Naše strategie je lépe vybírat existující daně a vytvořit prostor pro snížení sazeb, jako jsme již udělali u DPH.

Je zřejmé, že naše strategie funguje, ale existuje stále podstatný prostor pro zlepšení díky elektronické evidenci tržeb. Jak funguje elektronická evidence tržeb? Vzhledem k tomu, že i přes naše snahy informovat jak tuto Sněmovnu, tak i podnikatele a všechny občany České republiky o skutečnosti fungování elektronické evidence tržeb, existuje stále mnoho nepochopení či polopravd. Zopakuji zde základní principy, na kterých je elektronická evidence tržeb postavena a které jsou obsaženy v návrhu zákona. Jaká je tedy elektronická evidence tržeb? Jak napovídá název, je elektronická, je tedy založena na využití techniky, a to v rozličných podobách pokladních zařízení, ať už tak, jak je dnes známe, nebo ve formách, které zdaleka tak obvyklé nejsou. Je to evidence, jde tedy o systém evidenční, kdy mezi podnikatelem a Finanční správou probíhá komunikace o skutečnostech, které následně ovlivňují jeho daňovou povinnost. A na závěr je to evidence tržeb, nikoliv evidence zákazníků, nikoliv evidence jejich nákupního chování. Evidence je zaměřena pouze na výši tržby, která je z daňového pohledu jeho příjmem. Jak bude evidence fungovat z technického hlediska? Půjde o čtyři jednoduché kroky. Krok první. Podnikatel zadá tržbu do svého pokladního zařízení, a to formou, na kterou je zvyklý, ať už přímo zadá částku tržby, nebo ve svém pokladním systému vybere, co zákazník zkonzumoval. Zde bych zdůraznil, že pro podnikatele se vůbec nic nezmění proti postupu, který znají již dnes. Neexistují zde žádné kroky navíc, žádná administrativa. Podnikatel pouze takzvaně namarkuje tržbu. Krok druhý. Pokladní zařízení, které obsahuje příslušný software, odesílá elektronickou formou přes zabezpečené spojení informace o tržbě na centrální server, a to pouze nejnutnější informace, které Finanční správa potřebuje, tedy informace o výši tržby.

Abych nebyl napaden, že něco zamlčuji, další odesílané položky povinného charakteru jsou pouze pomocné údaje. Zde chci zdůraznit jeden podstatný fakt.

V tomto směru existuje spousta dezinformací. Krok třetí. Server Finanční správy okamžitě a zde hovoříme o řádu desetin sekundy zasílá pokladnímu zařízení unikátní kód potvrzující přijetí zaslaných údajů. Krok čtvrtý. Pokladní zařízení vystavuje účtenku, která obsahuje unikátní kód a další údaje předepsané zákonem.